Tak děkuji za stanovisko. Máme před sebou dvě hlasování, protože to třetí hlasování od kolegy Michálka má jednu komplikaci. Lhůta pro zařazení třetího čtení uplyne až 15. 11.

Takže prosím.

Dobře, takže já upravuji ten svůj návrh tak, aby to bylo tedy na pátek jako první bod bloku třetích čtení.

Pan kolega Plzák se hlásí.

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Rozhodli jsme o změně pořadu schůze na dnešek a na středu 14. 11. a můžeme tedy pokročit v jednání naší schůze, a to pevně zařazenými body.